Pana předsedu Lukla ze Svazu měst a obcí jsem informovala o aktuálním stavu projednávání tohoto zákona. Zároveň jsem mu poděkovala za pochopení a za jeho stanovisko, které vyjádřili k mému návrhu zákona, a dosud nevím, že by mělo dojít k nějaké změně. Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že absence některých stanovisek je pouhým nedorozuměním, že nám půjde při projednávání tohoto tisku o věc samu. A otázkou také zůstává, kdy jindy snižovat DPH než v době, kdy se hospodářství daří a kdy můžeme podpořit veřejnou dopravu. Proto vás žádám, abyste podpořili propuštění tohoto zákona do třetího čtení. Zároveň mi dovolte ještě na závěr konstatovat, že v našem návrhu se v počátku vyskytly určité chyby, a proto bych chtěla poděkovat Ministerstvu financí a paní ministryni za součinnost při odstraňování těchto vad v zákoně. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Mračková. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

V úvodu bych se nejdříve vyjádřila k tomu, co tady řekla paní poslankyně Kovářová, vaším prostřednictvím. V žádném případě jsem dnes tady, paní Kovářová, neřekla, že byste nemluvila pravdu. Nebudu říkat slovo lež. Samozřejmě to, že jste řekla, že z Asociace krajů vám nepřišla žádná odpověď, mě velmi znepokojilo, a to především z toho důvodu, že jsem svému řediteli kanceláře na základě vašeho požadavku řekla, jakým způsobem budeme postupovat.

Ta odpověď byla koncipována, to, co jsem tady řekla dnes ráno, že hejtmani se sejdou 9. listopadu a budou tuto otázku komunikovat a jistě vám svůj výstup hned po tomto jednání předloží.

Takže možná, že se i se svou faktickou přihlásí a řeknou, jakým způsobem na to nahlížejí oni. Zároveň jste tady řekla, že Svaz měst a obcí dal kladné stanovisko. Ale ona to není pravda, paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího!

Nebudu více rozvádět. Svaz měst a obcí není zcela přesvědčen, že dopady sněmovního tisku 140 jsou zcela pozitivní pro rozpočty měst a obcí, potažmo krajských samospráv, jelikož by měla za následek výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši 930 mil. korun, což pro města a obce představuje v rámci rozpočtového určení daní výpadek ve výši 219 mil. korun v důsledku snížení inkasa daně z přidané hodnoty. Takže paní poslankyně, já si pak dovolím vám to stanovisko Svazu měst a obcí předat.

Prosím vás, mě vůbec udivuje, že někdo tady takovýto zákon předloží. Protože tento zákon bude mít především dopad do rozpočtů měst, obcí a krajů. To znamená, že oni v rámci daňových příjmů přijdou o finanční prostředky. A jestli si někdo bláhově myslíte, že dojde ke snížení cen na jízdenkách, tak tomu v žádném případě nebude.

Takže opravdu mě udivuje, že tento návrh tady je, protože si myslím, že se zavedly 75procentní slevy pro studenty a důchodce, což velmi pozitivně občané vnímají.

A pokud to nepokryje tu hodnotu, tak prokazatelnou ztrátou jim to doplácejí. Takže já se opravdu pozastavuji nad tím, proč tento návrh zákona tady je. A já bych byla strašně nerada, aby to vypadalo, protože slyším, že je to tímto způsobem prezentováno, že to je prostě proti tomu, že to prostě předkládá paní poslankyně Kovářová. Já jsem přesvědčena o tom, že to prostě vůbec nic nepřinese. Takže já v tuto chvíli dávám návrh, aby tento návrh zákona byl zamítnut, a bude se to projednávat před třetím čtením. Děkuju vám za pozornost. Ten se opravdu bude hlasovat před hlasováním ve třetím čtení.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem teď skutečně přemýšlel, jestli do tohoto sporu mám vstupovat, protože je tady velmi mnoho emocí.